Pokud jde o rozpočet fondu, ten zůstane nadále i v režimu schvalování Poslaneckou sněmovnou. Zákonodárci tedy budou my budeme moci posoudit, nebo přímo ovlivnit výše určených výdajů na bydlení. Není proto tedy žádný důvod k obavám, že bychom nějakým způsobem snižovali podporu na bydlení. Naopak zákon, který předkládáme, nově do sebe vkládá podporu družstevního bydlení, tzn. abychom mladým lidem uměli dát zvýhodněné úvěry na družstevní podíly, tzn. aby skutečně to družstevní bydlení mohlo nabírat na síle. To znamená, pokud to mohu shrnout, základní jsou tři čtyři cíle toho zákona, tzn. zefektivnit činnost, tzn. např. upřesnění složení výboru atd., provázat dotační a finanční nástroje, tzn. možnost poskytovat úvěry na družstevní podíly a možnost i odpočtu na narozené dítě až ve výši 30 tisíc korun. Dalším velkým přínosem je právě tedy ta možnost kombinace.

V této souvislosti bych velmi ráda řekla, že i přínosem návrhu novely zákona je naplnění ustanovení o využívání údajů z informačních systémů státní správy, tzn. snažíme se zjednodušit podpory ze státního fondu. Pokud už to mají státní registry, tak není důvod, aby to žadatelé vyplňovali neustále dokola, ale je pro to samozřejmě nutné to zmocnění. A je samozřejmě nutno i v souvislosti s kontrolní činností fondu zakotvit aplikace zákona o finanční kontrole. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, já věřím, že návrh zákona opět získá i vaši podporu, stejně jako tomu bylo ve třetím čtení, kdy pro návrh hlasovalo 144 poslanců ze 170. Děkuji paní ministryni a prosím, aby se slova ujal pan senátor Wagenknecht. Prosím, pane senátore, máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní ministryně, já jsem byl pověřen plénem Senátu, abych tady odůvodnil zamítavé stanovisko Senátu k tomuto zákonu. Velice krátce k proceduře.

My tady máme dlouhodobě problém s tímto tématem a senátoři dlouhodobě toto vidí jako nevhodné.

Podle důvodové zprávy by měla stát celá tato agenda pouze 800 tisíc korun na rebrandování nového fondu z fondu bydlení na fond pro veřejné investování.

Velice krátce bych také okomentoval problematiku fondového financování úvěrů. Já to kvituji jako velkou výzvu do budoucna, nicméně i toto bylo komunikováno.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane senátore. Garančním výborem při projednávání ve Sněmovně byl výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Ptám se tedy pana zpravodaje výboru, zda chce vystoupit. Nepřeje si vystoupit. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se hlásí pan předseda Ivan Bartoš. Prosím, máte slovo. Já bych jenom chtěl shrnout krátce postoj Pirátů k tomuto návrhu i k návrhu, který přichází nyní ze Senátu. My nesouhlasíme s návrhem transformace Státního fondu rozvoje bydlení na Státní fond podpory investic a připojujeme se k návrhu Senátu na jeho zamítnutí. Zde už to částečně zaznělo. Fond byl zakládán s jasně daným záměrem, prostředky v něm uložené byly určeny na konkrétní účel, to je podpora bydlení. Toto téma ani po letech fungování fondu neztratilo nic na aktuálnosti, naopak řešíme nedostupnost bydlení my zde a je to i otázka, která se řeší napříč Evropou. Takže problém s dostupností bydlení spíše narůstá. A v takové době za takových podmínek rozmělňujeme ty prostředky a já i ten argument jsem slyšel od paní ministryně ještě na investice, prostředky, které doposud byly určené výhradně na řešení problému bydlení resp. výstavby bydlení. Já to ze svého pohledu příliš nechápu a nemyslím si, že to je objektivně rozumné. Jsme si vědomi toho, že Ministerstvo pro místní rozvoj a vedení fondu opakovaně deklaruje, že chce v programech na podporu bydlení pokračovat. Aktuálně upravuje výzvu programu Výstavba, je tady návrh na posílení finančního objemu pro tento konkrétní program. Tím spíše mi tedy není úplně jasné to lpění na možnosti využití těchto prostředků i k jiným účelům. My jsme dokonce navrhovali při předchozím projednávání, aby tam byla aspoň garantovaná poměrná část těch financí, kterou by nebylo možné použít na jiné účely, než je bydlení. Ale návrh tady Sněmovna nepodpořila. Není mi jasné, proč MMR opakovaně deklaruje právě tu podporu bydlení, když Sněmovna nechtěla podpořit ani návrh na garanci určité části v tomto fondu výhradně a pouze na bydlení. My proto navrácení zákona Senátem do Poslanecké sněmovny vítáme. Myslím si, že je to i vhodná příležitost pro některé z vás, abyste mohli svůj přístup přehodnotit. V odůvodnění hlavních principů této navrhované právní úpravy je rozšíření činnosti stávajícího Státního fondu rozvoje bydlení o další aktivity, které se vztahují k podpoře regionálního, ale lokálního charakteru a jsou v kompetenci MMR. Jednostranně se tím posiluje vliv Ministerstva pro místní rozvoj, jehož podpora regionu se smrskává v tuto chvíli na rozdělování peněz z fondů. Nesouhlasíme se změnou pravomocí v oblasti přesunu financí mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu fondu během roku. Ten návrh dává také pravomoci vedení fondu během roku přesouvat pět procent celkových rozpočtů fondu ročně, ale neřeší to, že se tak může dít opakovaně. Dosud toto vždy schvaloval příslušný sněmovní výbor, do jehož působnosti regionální rozvoj patří, a aspoň z tohoto pohledu byl vždy tento přesun řešen na úrovni příslušného výboru. Toto v tuto chvíli do pěti procent odpadá. Já bych tedy ještě jednou chtěl říci, že za klub Pirátů podporujeme senátní návrh na zamítnutí této změny zákona. Děkuji. Faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Juránek. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně a kolegové, já bych chtěl uvést na pravou míru to, o co v tomto zákonu jde.